Nejsme extremisté a extremismus nepodporujeme. Podporujete ho ale vy tím, že nerespektujete přání většiny národa dát mu právo rozhodovat o tom, o čem národ rozhodnout chce. A pokud někteří z vás říkají, že rozbíjíme Evropu, ani to není pravda.

Donutit po vzoru Británie bruselské elity k reformám. Proto prosím, po půl roce dejte konečně prostor demokracii a umožněte projednat návrh Úsvitu o referendu, kde by občané mohli svobodně rozhodnout. Děkuji vám za pozornost. Prosím pana poslance Kádnera, připraví se pan poslanec Kolovratník. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jistě si všichni vzpomínáte na petici 250 tisíc občanů proti imigračním kvótám a za ochranu státních hranic.

Chci proto na tuto schůzi zařadit nový bod, ve kterém vláda na volání občanů konečně odpoví. Navrhuji zařadit nový bod s názvem Informace vlády k ochraně českých hranic a bod navrhuji zařadit dnes po pevně zařazených bodech. Na toto téma jsme pořádali již dva semináře, ze kterých vyplynulo několik velmi důležitých závěrů. V první řadě je to konstatování, že Česká republika v současné době nemá kapacity ani techniku na dlouhodobé zabezpečení státních hranic. Policie České republiky, která má ochranu primárně na starosti, provádí zvýšenou ochranu pouze na úkor plnění svých povinností ve vnitrozemí. Je pravda, že s ochranou hranic může policii pomoci armáda, ale pouze krátkodobě. Primárním úkolem armády totiž není chránit české hranice, to je primární úkol pro Policii České republiky. Armádu na ochranu hranic můžeme určitě nasadit v případě masivní imigrace, stejně jako to udělali v Maďarsku, Slovinsku nebo Rakousku. Není to ovšem dlouhodobé řešení. Pak už to zasahuje do jejích schopností zasahovat v zahraničí, do schopnosti výcviku nebo třeba do schopnosti pomáhat při živelních katastrofách. Nasazením na hranicích se omezuje např. i její schopnost střežit klíčové objekty.

Tento scénář, který může klidně nastat, by napnul bezpečnostní složky na neudržitelné maximum. Proto chceme v rámci tohoto bodu od vlády slyšet, jak bude koncepčně a dlouhodobě řešit ochranu státních hranic. Prosím pana poslance Kolovratníka a po něm paní poslankyně Havlová. Ještě přečtu omluvy.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedo, děkuji. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, ode mne dobré odpoledne a dlouze nezdržím. Obracím se na vás s prosbou o pevné zařazení volebních bodů, nebudu tedy navrhovat žádné body nové.

Děkuji. Děkuji. Paní poslankyně Havlová a po ní pan poslanec Novotný, který je zatím posledním přihlášeným. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážení členové vlády, opatření vlády k zabránění krachu ocelářského průmyslu v Moravskoslezském kraji. To je název bodu, který žádám zařadit na program Sněmovny po pevně zařazených bodech na zítra odpoledne a vlastně se tím připojuji k návrhu, který už tu byl navržen panem poslancem Stanjurou.